Dále sděluji a opět poprosím o klid, vím, že ty začátky jednání jsou náročné, poprosím o ztišení v sále.

A nyní, vážené paní poslankyně a páni poslanci, vás chci seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. A opět poprosím o klid.

Návrh je zařadit tento bod pevně na pátek 4. března jako první bod. To je tedy z mé strany vše. A nyní konstatuji, že zde už mám přihlášku ke změně pořadu schůze, je přihlášen pan předseda Jan Jakob. Prosím, máte slovo.

Potom bychom se vrátili k prvním čtením.